No která strana má Ministerstvo spravedlnosti šest let? Dále bylo řečeno, že se jedná pouze o zakládání firem, například kolegou Luzarem prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, já souhlasím, jedná se o zakládání firem. Je to poslanecký návrh.

Proto jsme to nedali do poslaneckého návrhu. My počítáme s tím, že to bude přikázáno hospodářskému výboru. Ještě nakonec bych tedy připomněl, že tento návrh podepsalo osmdesát poslanců z devíti stran z této Sněmovny, včetně poslanců hnutí ANO a ČSSD. Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

Můžeme to vypořádat. Jaké máme podnikatelské prostředí?